Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k tomu bodu vystupuji poprvé jako člověk, který byl odpovědný za resort, a budu opravdu velmi stručný. Dopředu předesílám, že všechny pozměňovací návrhy podpoříme.

V každém případě ale nic jiného nám v dané chvíli ani nezbývá, takže já to nebudu protahovat. Děkuji, pane místopředsedo. Rozhlížím se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Prosím, pan kolega Adamec. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Jsme ve třetím čtení.

A já jsem jenom chtěla prosím vás, chceme o nich hlasovat jedním hlasováním, a vždycky je obvyklé, aby zpravodaj uvedl, o čem to je. A když jste se podívali, ty dva řádky k jednomu jedinému pozměňovacímu návrhu... Jestli se to zdá moc, tak podle mě to fakt moc není. Abychom nemuseli hlasovat o každém zvlášť, proto to bylo předneseno tímto způsobem, a domnívám se, že je to naopak pro urychlení. Hlasování o každém pozměňovacím návrhu by nás podle mě zpomalilo. Děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou pan poslanec Ivo Vondrák a připraví se pan poslanec Blaha a poté pan poslanec Bureš. Já děkuji za slovo, budu velmi krátký. Vážený pane kolego, všichni to víme, všichni víme, že třetí čtení by mělo být skutečně jen o těch faktech a zkrátit to, ale vždyť jste dělali úplně to samé.

Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan poslanec Blaha. Máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená paní kolegyně prostřednictvím paní místopředsedkyně, to je přece ten nejsprávnější postup, aby Sněmovna při debatě na plénu měla k dispozici stanovisko garančního výboru. Tak by měly postupovat pozměňovací návrhy, že se nejdříve projednají na výboru a potom následně teprve na plénu. Děkuji. Bylo to celé jenom zdržování.

Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty. Protože naše jednání je také sledováno veřejností, tak mně píše vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Karlovarského kraje, jestli ten pozměňovací návrh, který tady byl přednesen, znamená automaticky, že pokud dopravce provozuje i mezinárodní osobní dopravu, tak u něj smí kontrolu provést jenom Ministerstvo dopravy České republiky, a nikoliv dopravní úřad kraje?

Prosím, máte slovo. Já už jsem chtěl vystoupit v reakci na slova Markéty Pekarové, ale nemám přednostní právo, ale teď už to říct musím na svého ctěného kolegu Ivana Adamce.

Změnu programu tady navrhli tři. První bod tady zpravodajka četla kolik tady byla na mikrofon deset minut?

Když tady byl váš zpravodaj, vůbec neměl zpravodajskou zprávu minulý týden, mluvil nějaký svůj osobní názor a to vám nevadilo. Tak prosím pěkně, fakt se chovejme střídmě, pokorně navzájem, ale vyčítat nám v první hodině dvakrát, že buď zpravodaj něco zdržuje, anebo my, že tři poslanci si dovolili navrhnout něco do programu...

Nyní se hlásí ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

A ještě bych měl tady připomínku k paní předsedající. Paní předsedající, nezlobte se na mě, ale faktická připomínka má být k věci, a to si myslím, že ta předchozí připomínka nebyla. Děkuji za pozornost. Pane poslanče, ráda bych vás upozornila, že pan poslanec Nacher vystupoval v reakci na vaše vystoupení.